Výbor doporučuje. Kdo je pro?

Návrh přijat. Výbor doporučuje. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh přijat. Děkuji. Výbor doporučuje.

Návrh přijat. Jenom teď bude trošičku změna v postoji výboru.

Výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní máme návrh E paní kolegyně Balcarové. Opět výbor nedoporučuje. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 143, přihlášeno 136, pro 20, proti 60. Výbor nedoporučuje. Stanovisko? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Výbor nedoporučuje. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro?

Návrh zamítnut. Tuto úpravu výbor nedoporučuje. Stanovisko? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Výbor nedoporučuje. Stanovisko? Kdo je pro?

Zamítnuto. Výbor nemá stanovisko. Zahájení hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výbor nedoporučuje. Kdo je pro?

Kdo je pro?

Kdo je pro?

Výbor nedoporučuje. Kdo je pro?

Zamítnuto.